U stolku zpravodajů zaujal místo místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Kateřina Valachová. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 132/3, který byl doručen dne 3. října. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 132/4. Táži se pana navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Takže pan ministr má slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych jenom velmi stručně zrekapituloval, jaké jsou cíle tohoto návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní službě a některé související zákony. Změna úpravy výběrových řízení a otevření výběrových řízení na jednotlivé kategorie představených širšímu okruhu osob. Úpravy systému služebního hodnocení. Možnost odvolání představených i v případě dosažení dostačujících výsledků služebního hodnocení. Omezení počtu oborů státní služby pro služební místo státního zaměstnance. Možnost rychlejšího platového postupu státních zaměstnanců. Vyloučení možnosti státního zaměstnance odmítnout plnění služebních úkolů v případě, že služební úkol spadá do působnosti organizačního útvaru, do kterého je státní zaměstnanec zařazen. Návrh zákona samozřejmě také obsahuje změny legislativně technické povahy, drobné terminologické úpravy a zohledňuje změny provedené v jiných právních předpisech.

Co podpořit nemůžeme jako Ministerstvo vnitra, jsou pozměňovací návrhy paní poslankyně Kovářové, které jsou označené písmenem A. Rovněž nemohu podpořit ani pozměňovací návrhy pana poslance Výborného, které jsou označené písmeny E1 až E7, E9 až E12, které jsou dle mého v rozporu s koncepcí vládního návrhu zákona, zejména s opatřeními směřujícími k vyšší efektivitě fungování státní služby, a to s ohledem na skutečnost, že obsahují návrat k platné úpravě vyhlašování druhých kol výběrových řízení na služební místa představených a rovněž částečný návrat ke způsobu provádění služebního hodnocení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Martin Kupka, ale dám slovo nejprve paní zpravodajce. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

Dovolte mi tedy, abych v souladu s procedurou a v souladu s ustanovením § 95 odst. 2 jednacího řádu navrhla následující změnu: V části třetí článek IV zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Nyní stručné odůvodnění: Ustanovení o nabytí účinnosti zákona se navrhuje upravit tak, aby mohlo pružně reagovat na pokračující legislativní proces. Pokud by byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů ještě v průběhu prosince roku 2018, nedošlo by ke změně a návrh by nabyl účinnosti podle plánu, tedy 1. ledna 2019. V případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů až v průběhu příštího roku pak bude zajištěno, aby zákon nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce, což je nezbytné pro jeho bezproblémovou aplikaci zejména ve vztahu k běžné personální praxi, kdy především informační systém pro personalistiku je navázán na začátek měsíce. Děkuji vám za pozornost. Tak děkuji.

A nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Takže já otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Martin Kupka. Vážený pane premiére, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já už jsem se jak v prvním, tak ve druhém čtení přikláněl k tomu, aby se celý návrh vrátil zpět k přepracování.